Ale, dámy a pánové, samozřejmě na to má opozice podle ústavy právo, aby podobné show pořádala. Ale když se jako ministr kultury vrátím k divadelnímu názvosloví, tak musím říct, že tady vzhledem k pravému důvodu svolání této schůze vlastně sledujeme cosi, co bychom mohli nazvat svým způsobem absurdní divadlo.

A protože kultura spojuje, tak se mimochodem tolik liší od předvolební kampaně pana poslance Babiše. Dámy a pánové, rezort jsem před rokem zdědil nikoliv v nejlepším stavu. Česku hrozily pokuty za pozdní zavádění některých norem, k jejichž přijetí jsme se zavázali.

Čelili jsme tomu ovšem velmi úspěšně a podařilo se nám zajistit kompenzace pro kulturní aktéry.

Nicméně museli jsme pak ze dne na den čelit dalším neočekávaným výzvám, které jsme nemohli ovlivnit, tedy především dopadům Putinovy agrese vůči Ukrajině. To vše s sebou neslo nové náklady, které jsme nemohli předvídat kapacitní, rozpočtové a proto bych se rád věnoval v další části svého vystoupení rozpočtu Ministerstva kultury. My jsme si toho byli velmi dobře vědomi a v rámci státního rozpočtu máme v programovém prohlášení naší vlády, že se chceme postupně blížit jednomu procentu státního rozpočtu, výdajů státního rozpočtu na kulturu.

Nicméně jsme sice úsporní, ale velmi efektivní.

Schválený rozpočet je schválený, vznikal ve velmi složité době, kdy Evropa čelí inflaci, dramatickým nárůstům cen energie, dopadům Putinovy agrese. A v případě mého ministerstva jde o podporu kultury a kulturních aktivit v celém Česku, nejen tedy o naše vlastní organizace. Ale nechci hovořit o úspěchu svém.

Jde tedy navýšení o jednu pětinu. Podívejme se na sedm vybraných oblastí, které nejlépe ukážou onen zmiňovaný prioritní přístup naší vlády ke kultuře. Jsou to body klíčové pro zachování kulturní služby.

První prioritou je financování příspěvkových organizací mého ministerstva.

Instituce, které prostě stojí na špičce svého žánru, a tudíž se jim stát musí velice intenzivně věnovat.

Nám se podařilo zajistit pro letošní rok navýšení o 300 milionů korun, které má sloužit k tomu, aby se zvládly rostoucí ceny energií, i dalších 300 milionů na promítnutí desetiprocentního zvýšení platů. I to je velmi důležité téma, protože co se týká zaměstnanců v oblasti kultury, tak tam skutečně ty jejich platy nedosahují takové výše, která by v mnoha ohledech si určitě pro tyto zaměstnance... nebo kterou by si zaměstnanci zasloužili.